Děkuji za slovo. Přiznám se, že před dnešním projednáváním jsem neměl tak úplně jasno, jak se tady k této novele zákona postavíme. A říkali jsme to i na naší tiskové konferenci, že náš poslanecký klub v tomto není jednotný a budeme hlasovat volně. Ovšem po tom, co jsem tady slyšel tuto diskusi a argumentační smršť a sílu, jsem nabyl přesvědčení, že tak jak říká stranický kolega pana předkladatele, tento legislativní paskvil je třeba zamítnout. A dávám návrh na zamítnutí v prvním čtení. Děkuji. Stejně tak učinilo již několik vašich předřečníků, takže ten návrh je tady evidován.

Pan senátor, prosím. Vážené dámy, vážení pánové, ten spor je skutečně ideologický.

Já nejsem nepřítel tržního hospodářství, ale i ono musí mít nějaká pravidla a nějakou základnu. A o té základně, a tady bych chtěl možná ještě nějakou větu říct záleží, na čem to budeme mít postaveno. Tady se mluví o těch prodejnách: zavřeme, otevřeme. V těch prodejnách jsou lidé.

Nejde o ty nakupující nebo nenakupující, ale o ty, kteří tam musí ty svátky trávit. Já bych si dovolil jeden citát Pokud někdo má co sdělit, tak ať se přihlásí.